Takže mělo by to zůstat tak, jak to je dnes. Ano. Děkuji. Posuneme se dále. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážený pane ministře, díky ústavní změně, ke které došlo před pěti lety, není možné, aby hlava státu rozhodla o udělení takzvané aboliční milosti, která znamená konec trestního stíhání, bez kontrasignace premiéra nebo jím pověřeného člena vlády. Vyjádřeno srozumitelněji prezident Zeman už nemůže sám o sobě rozhodnout, že něčí trestní stíhání bude zastaveno. Vždy k tomu potřebuje podpis některého z členů vlády. Prakticky jde o vyjádření odpovědnosti, kterou vláda za zastavení už zahájeného trestního stíhání přebírá. Vychází se z toho, že pokud už se odpověď na otázku, zda a kým byl spáchán trestný čin, nemáme dozvědět od soudu, pokud má být smetena ze stolu práce policie a státního zastupitelství, musí se na zastavení trestního stíhání shodnout vláda s prezidentem. Takový trestně stíhaný se totiž vlastně postaví mimo právo, nad právo.

V takovém případě by ovšem musela na sebe odpovědnost za tento akt celá vláda. Jak jistě chápete, to není maličkost. Já se vás proto ptám, pane ministře, jak byste v takovém případě hlasoval. Zda byste v kauze Čapího hnízda milost pro premiéra Babiše a jeho nejbližší podpořil, nebo nepodpořil. A zajímá mě také, jaké důvody vás k převzetí nebo nepřevzetí odpovědnosti za udělení takové milosti vedou. Děkuji za odpověď. Děkuji paní poslankyni a slovo má ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Nevím, že by to vůbec avizoval.

Ano, vidím, že má zájem. Paní poslankyně, vaše jedna minuta, prosím, máte slovo. Děkuji za odpověď, pane ministře. Každopádně pokud by taková situace nastala a vy byste ji na vládě museli řešit, tak byste vládu a jednání vlády považoval za jednání v hospodě? Pane ministře, máte dvě minuty. Prosím, máte slovo.

Kdyby, coby kdyby.

To znamená, o tom nerozhoduje vláda jako celek.

Ale já si myslím, že jsem odpověděl, a nechci to dále rozebírat. Je to prostě spekulace. Děkuji panu ministrovi.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.